Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku.

Bylo to v jiné schůzi, takže předpokládám, že to jsou technické obtíže, a doufám, že to tam naše technické zázemí a zaměstnanci Sněmovny postupně doplní. Pokud ne, samozřejmě je možné se přihlásit z místa. Předpokládám, že nikdo o svoje právo vystoupit nepřijde. Dobře, takže já už budu potom jenom v té podrobné rozpravě. Dobře, děkuji. Pan poslanec Novák, prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, pane ministře, děkuji vám za slovo, pane předsedající.

Proto zde mimo jiné navrhujeme povinné pořizování záznamu o telefonických hovorech mezi exekutorským úřadem, účastníky řízení a třetími osobami. Dalším bodem je ochrana zranitelných osob a dalším bodem je povinnost umožnit povinnému splátkový kalendář za podmínek stanovených zákonem. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím. Děkuji.

Ano, děkuji.

Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.